Nezávislost a nestrannost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je podporována nejen omezením vládních zásahů do systematizace, ale i omezením možnosti zásahu přímo do organizační struktury. Proto je vhodné zařadit i tento úřad mezi úřady, jejichž organizační strukturu schvaluje nikoli generální ředitel, případně vláda, ale přímo ten, kdo je v jejich čele. To jen ve stručnosti, abych vás seznámila s mým pozměňovacím návrhem, který naleznete v systému pod číslem 1050. Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Klán a připraví se pan poslanec Korte. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou v systému vedeny jako sněmovní dokumenty číslo 1043 a 1049.

Slovo má pan poslanec Korte, připraví se paní poslankyně Hnyková. Děkuji, pane předsedo, za slovo.

Ano. Paní poslankyně Hnyková, poté pan poslanec Kubíček.

Zdůvodnila jsem to v obecné rozpravě. Děkuji. Ano. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je vložen do systému pod číslem 1094 a týká se Technologické agentury České republiky, jak již zde bylo zmiňováno.